Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 nemá žádné dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.

Aktuální témata hrozeb spojených s náboženským extremismem řeší jiný samostatný dokument, a to je Strategie boje proti terorismu. Děkuji za pozornost. Děkuji panu ministru vnitra Milanu Chovancovi.

Pane zpravodaji, máte slovo. Pěkně děkuji, pane místopředsedo.

Zprávě o extremismu na území České republiky v roce 2013, Vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu pro rok 2013 a Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014, sněmovní tisk 239. Výbor pro bezpečnost Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po vyslechnutí úvodního slova prvního náměstka ministra vnitra doktora Jiřího Nováčka, po zpravodajské zprávě zpravodajky výboru magistry Jany Černochové a po obecné a podrobné rozpravě Zprávu o extremismu na území České republiky v roce 2013, Vyhodnocení plnění koncepce boje proti extremismu pro rok 2013 a Koncepci boje proti extremismu pro rok 2014;

3. ukládá zpravodajce výboru, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky což jsem v jejím zastoupení provedl. Děkuji, pane zpravodaji.

Vážení přátelé, takhle to přece nejde!

Opět mám otázku na pana ministra: Jaký názor je vlastně ve skutečnosti extrémní? Jaká je vlastně skutečná definice?

Takže tento názor evidentně extrémní není, protože policie nekoná a ani není aplikován paragraf zákona o pobytu cizinců v České republice a není to ani proti veřejnému pořádku ani ohrožení bezpečnosti. Takže toto extrémní není v České republice. To se ve zprávě objeví.

To se mi snad úplně zdá!

Není to náhodou úplně naopak? Měli bychom si jasně definovat, co tady vlastně chceme prosazovat. Důvody tohoto chování, vážení přátelé, to jsem říkal na úvod. My si tady vždycky jenom odsouhlasíme zprávu, ale musíme přece potírat důvody.

A v tom pana ministra Chovance chválím, protože je jeden z mála politiků, který dokáže mluvit politicky nekorektně, což je dobře, že má sociální demokracie v řadách možná jednoho, možná dva, možná tři, ale pár politiků, kteří opravdu mluví otevřeně. To je to, co mi tady chybí. Absolutně chybí koncepce této vlády, která by byla použitelná a skutečně řešila tyto nálady v české společnosti, oprávněné nálady majority.

Další věc.

Už jsem to tady citoval dvakrát. Jsou to krátké větičky.

Ať jsme zastánci, nebo ne, já se na to ptám. Ano, nebo ne. To je vše. Já říkám, je to extrémní a měli bychom to postihnout a takovému člověku bychom měli ukončit pobyt v České republice.